Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat.

Vzhledem k tomu, že celkem v podrobné rozpravě vystoupilo šest kolegů s pěti návrhy, s pěti různými typy návrhů těch návrhů je více, ale pět typů návrhů , bude třeba nejdříve schválit proceduru. Jakmile se situace ve sněmovně uklidní, dám slovo panu zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, navrhuji proceduru, abychom hlasovali o jednotlivých návrzích v pořadí tak, jak byly návrhy předneseny, to znamená pořadí jedna tuším až šest, a v jednotlivých návrzích abychom hlasovali po bodech. Ale teď abychom rozhodli hlasováním, aby pořadí bylo určeno tak, jak přicházely návrhy na plénu. Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan kolega Stanjura. Prosím. Myslím, že je logické, abychom nejdřív hlasovali o usnesení, které přijal výbor, a poté o těch ostatních, klidně v tom pořadí, jak navrhl pan zpravodaj. Souhlasím s tím, abychom i o tom výborovém usnesení hlasovali o každém bodu zvlášť, je tam celkem šest bodů, s tím naprostý souhlas. Dobře, i to je možné, ale o tom rozhodneme hlasováním. Nejdřív tedy budeme hlasovat, jestli bude pořadí tak jak přednesl... Pokud to neprojde, budeme hlasovat o návrhu zpravodaje a podle toho ať jednoho, nebo druhého návrhu se rozhodneme o postupu hlasování. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu hlasovat návrh pana zpravodaje, protože zatím žádný návrh odhlasován nebyl.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Ještě tedy pan kolega Stanjura. Pan zpravodaj navrhl, že budeme o každém bodu hlasovat zvlášť, a Sněmovna to odsouhlasila. Jasně to řekl zpravodaj, ty naše návrhy se lišily jenom postupem, ale bylo jasné, že o každém bodu zvlášť. Takže pokud chcete en bloc, musíte změnit proceduru. Pane předsedo, já se nebudu dohadovat o proceduře, ale já jsem to bral tak, jak byly návrhy předloženy. Jestliže paní kolegyně

Děkuji za slovo.